Děkuji. Prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka. Prosím. Tak já za prvé doufám, že nikdy nebude doba, kdy bude hnutí ANO samo ve vládě. A za druhé.

Prosím. Víte, já si pamatuji, když pan poslanec Prachař přišel po pěti měsících ve vládě a říkal: Klíčové, co pro mě je, potřebuji při budování dopravní infrastruktury zrychlit výkupy pozemků.

Všichni čekali a zůstal ten šestnáctinásobek.